Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás žádám o podporu v předřazení bodu 81. Jedná se o sněmovní tisk 273, novelu zákona o platebním styku, a to jako další bod za již pevně zařazené. Jde o změnu, která se zejména v poslední době ukazuje jako velice potřebná. Současný stav totiž jak osoby samostatně výdělečně činné, tak firmy usilující o zřízení bankovního účtu dnes v některých parametrech značně diskriminuje. Jde skutečně o právo podnikajících osob na založení bankovních účtů, podobně jako dnes má občan dané zákonem právo na to, mít bankovní účet. Bylo by dobré, abychom našim podnikatelům ukázali, že nám záleží na tom, aby měli vedle zákonných povinností také práva, a jedním z nich je právě právo na bankovní účet. V současnosti vlastně máme na trhu takový paradox, kdy podnikatel splní veškeré zákonné povinnosti, aby mohl začít provozovat svoji činnost, jenže právě třeba jeho obor činnosti se nemusí líbit bance jako takové a ta mu neotevře účet. Ten tak nemůže posílat peníze na finančák ani na Českou správu sociálního zabezpečení. A to si, vážení kolegové, představte, že dokonce bez toho, že mu zvýšíte daně a odvody. On prostě nemá účet, nemá jak ty peníze poslat. Jedním z důvodů, kdy třeba tento problém nastává, je právě blížící se implementace nařízení MiCA, které má ochránit spotřebitele před některými riziky spojenými s investicemi do kryptoaktiv a pomoci jim vyhnout se podvodným systémům. V současné době mají spotřebitelé jen velmi omezená práva na ochranu nebo nápravu, zejména pokud se transakce uskutečňují mimo EU. My už dnes máme podnikatele právě v této oblasti, kteří se nacházejí, a vlastně chtějí i platit daně v České republice.

Právě obchodníci s kryptoaktivy, podobně jako například dodavatelé do obranného průmyslu, jsou dnes trnem v oku bank. Takže ani vlastně nařízení MiCA, které budeme brzy mít tady na plénu, ten problém nevyřeší, proto tento návrh. Zatímco v této chvíli jsou povinny komerční banky zřídit fyzické osobě účet bez výhrad, je zřízení firemního účtu vázáno na druh podnikání a v některých případech není dotčeným subjektům vyhověno. Jsou to společnosti, které mají podle bank problematický předmět podnikání, ovšem tyto společnosti jsou kryty různými povoleními, licencemi a dalšími doklady, které jim v daném oboru právě podnikání umožňují, tudíž ani bance, když ne státu, nestojí nic v cestě, tedy mimo jejich zahraniční matky, protože my už tady vlastně žádnou českou banku nemáme. Není proto skutečně žádný další dodatečný důvod dále firmy šikanovat dalšími podmínkami, a umožnit jim toto právo.

Nemyslím si, že právě banky by měly rozhodovat, kdo a jak bude na českém trhu podnikat, pokud jde o podnikání v rámci dodržování zákona.

Další důležitou věcí je zájem státu na bezproblémovém podnikání, vzniku pracovních míst, tím pádem odvodům do sociálního systému, vznik daňového poplatníka a obohacování trhu práce.

Věřím, přátelé, že jsem vám řekl dostatek argumentů pro to, abychom mohli zařadit tuto problematiku na plénum Sněmovny, a tímto vás žádám o podporu. Moc děkuji. Děkuji.

Jako první bod po pevně zařazených dnes.

Takže znovu děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já vás tímto chci požádat ještě o předřazení jednoho bodu, to je bod číslo 74, tisk 250. Jedná se o vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Žádám o zařazení jako první bod za pevně zařazené, také dnes. Jedná se o to, že vlastně tato úprava vychází přímo z osobních zkušeností postižených osob a společností, které se právě problematikou psů se speciálním výcvikem zabývají.

Pojďme těm občanům, kteří potřebují pomoc, ukázat, že nám záleží na kvalitě jejich života, a projednejme prosím tento návrh, který jsem společně s kolegy předložil této Sněmovně už před rokem. Jistě se všichni shodneme na tom, že by mělo být naším zájmem postiženým spoluobčanům alespoň v možné a únosné míře pomoci v jejich nelehkém životním osudu, a to zejména i nyní, v této dá se říci velmi těžké době. Proto doufám a věřím ve vaši podporu, protože speciální výcvik uvedených psů omezuje bezpečnostní rizika a jiné aspekty chování zvířat, které by jinak mohly odůvodňovat vyloučení jejich přístupu do veřejných prostor nebo prostředků veřejné hromadné dopravy. Pes se speciálním výcvikem je pes určený pro doprovod osoby se zdravotním postižením. Je zvlášť vybraný a vycvičený, takže se vyznačuje jinými povahovými vlastnostmi a chováním než psi bez výcviku, proto nemáme důvod se jich bát a ani bránit v tom, aby doprovázeli lidi, kteří je potřebují, a z toho důvodu je nutné ty rozdíly zohlednit.

V praxi se velmi často setkáváme se stížnostmi na kvalitu vycvičených psů u různých výcvikových subjektů. I tohle bychom touto normou odstranili. V České republice taktéž neexistuje žádný systém nastavení odborně kvalifikačních či materiálnětechnických požadavků a kritérií pro provádění výcviku psů se speciálním výcvikem.